Takže se omlouvám, ale nemůžu to nechat hlasovat, pokud někdo neotevře rozpravu znovu. V tom případě se přesuneme k hlasování. Byl podán návrh na zamítnutí. Pokud tedy nejsou nějaké jiné výhrady, tak zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Není tomu tak. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jelikož tedy v rozpravě nezazněly návrhy na zkrácení či prodloužení lhůt, tak jsme se s tímto bodem tedy vypořádali. Já vám všem děkuji. Děkuji navrhovatelce a zpravodajce a posuneme se dál ve zbývajících minutách.